Takže spíš jde o to, zda to stihneme do konce volebního období, protože předpokládám, že schůze bude červen, červenec, poté už toho tady zřejmě moc neuděláme. A máme tady Senát a ještě prezidenta. Tak abychom to stihli celé nastartovat a nespadlo to pod stůl, jako se to často stává tady ke konci volebních období. To tady hrozí. Je to další z možností.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Faktická poznámka pana poslance Běhounka.

Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já jsem tady trochu vysmíván, že se pletu do věcí, do kterých mi z hlediska profesního moc není. Ale jestli tomu dobře rozumím, tak ta občanka se nezačne vyrábět okamžitě.

Nezbývá nám mnoho času k tomu, abychom to dokázali naplnit. Další věcí, na kterou je třeba upozornit, je, že ty dva zákony spolu sice zásadně souvisí, ale zákon o elektronické identitě rozšiřuje možnosti současného občanského průkazu, nebo zákona o občanském průkazu. Takže si myslím, že si přiděláváme velmi významně problémy úplně zbytečně. Děkuji. Chtěl bych reagovat na vystoupení svého předřečníka. Ano, pokud ten zákon schválíme, ta si přiděláme problémy úplně zbytečně.

To tak prostě je! Tak to je.

To máte pravdu. Děkuji. Pan poslanec Běhounek ještě jednou s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Ale jsem velmi překvapen, že si je jist, že už se začne zítra vyrábět. My ten zákon máme ve druhém čtení, jestli rozumím. Nikde nikdo neřekl, kdy ho zařadíme do třetího čtení.

Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.

Prosím.

Proto navrhuji, abychom počkali a přerušili druhé čtení, aby ty případné změny se ještě načetly v rámci druhého čtení a nemuseli jsme novelizovat nový zákon v řádu měsíců poté, co ho schválíme. To má přece logiku!

Až se ukáže, jaké změny technického charakteru sem můžeme promítnout, tak to jsme schopni načíst v rámci druhého čtení tohoto návrhu, tohoto sněmovního tisku. I kdybychom počkali na to první čtení a pak jsme schválili, tak už tam nezapracujeme potřebné technické změny.

Ten můj navržený postup říká, že to jsme schopni udělat najednou a v tomto volebním období. Pro pořádek se chci zeptat, pane poslanče říkáte, že navrhujete, je to tedy procedurální návrh? Mám to tak vnímat?

Ano, já to zopakuji. Návrh je procedurálně přerušit projednávání tohoto tisku ve druhém čtení do okamžiku zahájení druhého čtení zákona o elektronických komunikacích. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, zavolám kolegyně a kolegy z předsálí a dám hlasovat. Není možné vystoupit, je to procedurální návrh, omlouvám se .

To je jenom upřesnění toho návrhu, protože jsem se spletl a použil jsem jedno špatné slovo ve svém návrhu. To není rozprava. Odhlášení proběhlo.

Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu?

Tento procedurální návrh nebyl přijat a my pokračujeme v projednávání. Eviduji řádnou přihlášku pana poslance Klána. Děkuji za slovo. Ono ve své podstatě se nic nestalo, že jsme to nepřerušili, protože pak ještě existuje možnost, která se tady odehrála minule. Vrátit to ze třetího do druhého, ještě. Variantně.

Je to jedno z řešení jedině v tomto případě, když už jsme to nepřerušili. Děkuji. Prosím, pan poslanec Stanjura. Já to plně respektuji.

Vědomě. Chcete schválit zákon, o kterém dneska víte, že se má novelizovat. A řekl vám to váš ministr, neřekl to opoziční politik, že bude. A tento zákon se týká všech občanů!